Ti, kteří žádali do rostlinné výroby, z 82 %. Takže prosím pěkně, nedělejme demagogii, ale uvědomujme si realitu těchto čísel.

Rád všem vysvětlím, proč tady tato podpora je zařazena.

A my podporujeme to, aby naše zájmy společně mj. taky mohly hájit nevládní neziskové organizace z České republiky. Proto je tady tato podpora.

Děkuji panu ministrovi. A nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

To domlouvali vaši předchůdci.

Nicméně když se podíváte na průměrnou hodnotu jednotlivých projektů, sám pochopíte, že se pomáhá spíš těm větším. Je to zjevné. A i ty velké podpory, které se tady navrhují, na to prostě ti malí nedosáhnou. A už pro ty střední je to obrovská zátěž.

To tak prostě je. A k tomu, co tady ještě padlo předtím.

To prostě je nám všem jasné. Ale efektivita vynaložených prostředků a šance se na ně dostat, se prostě pro ty malé a střední zjevně snižuje. Děkuji.

Já bych chtěl vědět, které nové operační programy se dojednávají, kolik jich je, kdo tam vyjednává.

To je poměrně jednoduché.

Ale pokud tam hájí vlastní zájmy a ne zájmy české vlády či českého státu a přitom dostávají peníze ze státního rozpočtu, tak už to dobře není. Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Pěnčíková, s přednostním právem pan ministr, po něm řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Každopádně bych chtěla upozornit pana ministra, a už to tady taky padlo, administrativa spojená s vyřizováním těch dotací je opravdu obrovská a vy jste dohnali opravdu ty nejmenší zemědělce k tomu, že už si ani ty žádosti nepodávají, protože se jim potom vrací při kontrolách a musejí ty dotace vracet. Byly zrušeny agentury, které s tím pomáhaly. Teď se nemají na koho obrátit, oni to opravdu nezvládají.